Poštovane dame i gospodo, nastavljamo rad Treće sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini. Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 77 narodnih poslanika. Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.

Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 103 narodna poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine. Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: Đorđe Milićević i Marjana Maraš. Nastavljamo rad i prelazimo na pretres u pojedinostima o 5. tački dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA. Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici: Vjerica Radeta, Nataša Sp. Jovanović, Ružica Nikolić, Milorad Mirčić, Sreto Perić, Nikola Savić i Dušica Stojković. Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za odbranu i unutrašnje poslove, kao i mišljenje predlagača o podnetim amandmanima. Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima. Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta. Amandmani SRS na Predlog ovog zakona su, zapravo, naš odnos prema neodgovornom odnosu vlasti prema građanima Srbije, u ovom slučaju prema poljoprivrednicima. Kada kažem neodgovoran odnos, onda mislim i na skupštinsku većinu i na Vladu Republike Srbije. Nebojša Stefanović je pre dvadesetak dana rekao da će Vlada predložiti ovakve izmene zakona o kojima mi danas govorimo zato što su medijski bili mnogo napadani, jer su tražili da se traktori i traktorski priključci registruju svake godine i, zamislite, taj zakon je donet prošle godine i tada nisu znali u kakvom su stanju i naši seljaci i putevi kojima voze svoje mašine, što je osnovni razlog zbog čega su njihova vozila neispravna, onda Nebojša Stefanović zaboravi da to stavi na dnevni red i mi imamo onda neverovatnu stvar da narodni poslanik podnosi ovaj predlog. Naravno, svaki poslanik ima pravo, ali mi smo u utorak ujutru dobili ovaj predlog zakona da bi se o njemu u sredu ujutru već raspravljalo i da bi mi sada izvlačili ovaj zakon i stavljali ove amandmane na sam početak sednice da bi se poštovao rok da zakon koji ste prošle godine doneli, odnosno taj deo zakona zapravo ne važi. Dakle, neodgovorno, neozbiljno, kao što smo i juče slušali ministra poljoprivrede, kada se ovde seirili sami sa sobom, kako čovek ispriča kako malinarima nema nameru da pomogne, jer država to ne može, kako će se doneti zakon, ali nema veze, to kada prođu maline i šljive, pa će onda da predloži neki zakon koji će im biti od pomoći, pa će onda, ali tek za dve godine, da reši problem protivgradni koji postoji u celoj Srbiji, pa onda otprilike – malinari su krivi zato što su im mali posedi zato što se duplirao broj onih koji se bave malinama itd.

Hvala puno. Kao predlagač zakona da prokomentarišem ovaj amandman. Nema prostora komentarisati amandman zato što je jako skromno i napisan i obrazložen. Zapravo, ova forma amandmana samo je otvorila mogućnost da poslanici radikala progovore nešto loše o vladajućoj većini po svaku cenu, o ministru Stefanoviću po svaku cenu, jer teško je slušati i šta je to što su uspesi i rezultati ministra Stefanovića i MUP i onda ajde da iskoristimo bilo koju priliku. Odnos države prema seljaku, prema zemljoradnicima, poljoprivrednicima, upravo se oslikava u ovom Predlogu zakona, gde nam je bilo jasno da je nemoguće na terenu insistirati na primeni ovog zakona i nismo hteli da zatvaramo oči pred stanjem na terenu i hteli smo da usaglasimo ono što jeste realnost u Srbiji, a to je da poljoprivrednicima, zemljoradnicima, ljudima koji su vlasnici traktora, multikultivatora, radnih mašina, priključnih mašina koje se koriste uz traktore omogućimo da i dalje ostane trajna registracija, jer to jeste ono što je realnost na terenu.

Ovo jeste jedini način i to je sasvim normalno da se u parlamentu koriguju zakoni, da se prati sprovođenje zakona, reaguje odmah kako bismo mogli da izađemo u susret građanima, u ovom slučaju poljoprivrednicima. Apsolutno su svi članovi Odbora glasali za to da se odbije ovakav amandman, jer ne mogu zaista da prihvatim nijedan od ovih šest amandmana koje je SRS podnela, jer uopšte se ne slažu sa realnošću i znam, kada bi oni pogledali seljake oči u oči, isto ovo ne bi smeli da im kažu, ali je mnogo lako govoriti ovde za mikrofonom. Kada čoveka gledate na terenu u oči, onda vam je jasno da ova izmena koju smo mi predložili je nešto što je najosnovnije i što je realnost na terenu. Pravo na repliku, Vjerica Radeta. Izgleda da je Marija Obradović bila skoro na nekom terenu za golf, a na terenu sa seljacima sigurno nije. Kaže - skromni su nam amandmani, skromna su nam obrazloženja. A ona neskromna ovde priča, ona, ja, njen zakon. Ovo je predlog Vlade Republike Srbije. Ona je samo, eto, kao predsednik Odbora izabrana, ali zamislite koliko je njeno znanje skromno. Šest članova zakona menja, jedan joj nije dobar pa je nagovorila koleginicu iz poslaničke grupe da podnese amandman da to menja. Toliko o njenom znanju, o njenoj širini. Znate najlakše je, ovo što govori Marija Obradović nisu argumenti. Najlakše je reći - vi ste skromni, vi ste loši, vi ste majmuni itd, sve ono što je njen rečnik, a u suština ona pokazuje da niti zna šta je posao narodnog poslanika, niti zna šta je nadležnost Vlade. Pa ako prati rokove onda bi trebalo da zna da ovo nije jedini zakon koji smo mi menjali zbog rokova, nego vi ne znate, vaša Vlada ne zna da radi. Da su oni ozbiljni i da ste vi ozbiljni da možete da ih podučite, s obzirom da svaki treći mesec menjate zakone, onda bi rekli tamo vašim ministrima, u svakom ministarstvu zaposlite po jednog pravnika koji će samo pratiti rokove, jer toliko često menjate zakone da ne stižu oni u Vladi da ih isprate, i onda mi ovde zbog toga moramo da kršimo Poslovnik. Naravno, šta Marija Obradović zna o Poslovniku, šta ona uopšte zna o radu Narodne skupštine?

Možete da se javite po amandmanu, pa možda ćete vi da kažete neki argument za razliku od Marije Obradović, koja… Prvo se po Poslovniku javila Nataša Jovanović. Povređen je član 162. i član 107. Poslovnika. Evo živog i zdravog gospodina Komlenskog u sali, koji je predsednik nadležnog odbora koji po članu 162. Poslovnika o radu Skupštine, koji ja ne verujem da je uopšte ova gospođa koja predlaže ove izmene zakone, kao eksponent Vlade, u ovom slučaju Nebojše Stefanovića, ne što se ona toga setila ili SNS. Pa znate kada bi oni razmišljali, baš sada gledaju Martinović i Orlić kada stupa koji član zakona na snagu, kad bi to tako bilo, nego resorno ministarstvo, odnosno ministar Stefanović i Vlada Republike Srbije zbog kratkog vremenskog roka, jer 3. april kuca na vrata, nisu imali mogućnosti, zato je stigla ova odluka da nadležni odbor čiji je ona predsednik, odnosno predsedavajući podnese izmenu ovog zakona. To ništa ne bi bilo sporno da ona nije drska i bezobrazna. A znate kada, neko to i jeste, a ima elementarno znanje, onda to nekad može da bude i simpatično, naravno ako neko nije bahat, ali kada ništa ne znate pa kažete…

Nije kolegijalno, nije parlamentarno. Molim vas nastavite dalje, ali nemojte da vređate, neću to dozvoliti. Ja ne znam zašto vi to smatrate uvredama kada je gospođa govorila i rekla da su naši amandmani nikakvi, skromni, ovakvi-onakvi, jer ona nije kompetentna da o tome odlučuje, već opet sam rekla nadležni odbor koji je u skladu sa članom 162. stavio u skupštinsku proceduru, vi niste reagovali. Zaista je nemoguće bilo kakvu argumentovanu polemiku voditi sa osobom koja ne razume realnost i ono što mi promovišemo, a to je da Vlada Republike Srbije i zato su ovakvi naši amandmani, dobili smo ih takođe u pet do 12, predlog zakona, tada i uoči same sednice i napisali ove amandmane, treba jednom zasvagda da shvati da ne ulazi u izmene pojedinih odredaba zakona koje su bile štetne kao i ova obavezna preregistracija onda kada zakuca to vreme da treba da stupi na snagu taj član. Neka vodi računa o interesima građana, kao što to vodi SRS.

Smatram da nisam i mislim da koleginica Obradović nije nikoga uvredila niti sam ikada čuo da je ona to generalno uradila, poznajući je. Tako da, mislim da i u ovom trenutku nije to uradila.

Evo, zbog toga što su tražili da se obratimo ovako i na ovaj način ovi što su nešto mnogo nervozni od jutros, a nema razloga da budu. Nema razloga da budu, reč je o jednom zakonu koji bi trebalo da bude svima razumljiv, da li je tako? Daje se predlog da se za 490 hiljada traktora, odnosno drugih radnih mašina omogući pomoć onim građanima koji su njihovi vlasnici. Kada eliminišemo sve ono što je motiv ovde da se ovakve priče vode od strane predlagača amandmana, a motiv je kao i milion puta do sada lični animozitet, jel tako? Želja da se iskale na nekome koga ne mogu da podnesu. Uradili su to milion puta do sada, evo danas bi na Mariji Obradović. Ali, odstranite vi malo tu vašu motivaciju, pogledajte šta je predloženo, pogledajte šta ste predložili vi kroz amandmane. Kada se podvuče crta onako vrlo precizno, da se samo suština gleda, Marija Obradović predložila je da se pomogne ljudima, poljoprivrednim proizvođačima, a vi ste svojim amandmanima rekli – e ne treba da im se pomogne. Zašto? Zato što niste zadovoljni Vladom, zato što niste zadovoljni ministrom, zato što niste zadovoljni nekim rokovima i zato što pre svega niste zadovoljni Marijom Obradović. Šta, ko ovde razume, odnosno ne razume? Marija Obradović, kao savestan narodni poslanik i čovek, dama koja se ovim stvarima ozbiljno bavi, razume da je dobro pomoći poljoprivrednim proizvođačima, da je dobro za 490 hiljada slučajeva, pronaći rešenje koje je tim ljudima na korist. Vi ne razumete da sabotirate tu ideju, ne razumete da ste protiv nečega što će svaki građanin u ovoj zemlji da pozdravi i da time ne pravite štetu ni Mariji Obradović, ni ministarstvu, ni ministru, nego samo samima sebi. Ako pričamo o stvarima koje neko razume, odnosno ne razume, mi ćemo ovo da usvojimo i ovo ne zavisi uopšte od volje ili nedostatka volje onih ljudi koji su rešili da danas ovde naprave neki haos, da se svađaju, da kažu sve najgore i najcrnje o bilo kome od nas. Mi ćemo ovo da uradimo i još jedna rečenica gospodine predsedavajući, i mi ćemo sa tim ljudima kao što je gospođa Obradović rekla, moći ponovo da se u oči pogledamo. Šta ćete moći i da li ćete moći vi kada izađete sutra pred njih i kažete – ne, mi smo hteli da vam bude teže zato što smo sebični i zato što ne možemo da podnesemo SNS. To je pitanje za vas danas. Hvala. Pravo na repliku, Vjerica Radeta. U naredna dva i po minuta u okviru replike reći ću sledeće. Ne znam tačno šta znači „sabotirati ideju“, verovatno ne zna ni kolega koji je to malo pre govorio i sada demagoški pokušavaju da stave nama, srpskim radikalima, da smo mi protiv seljaka. Ne, nismo. Vi ste protiv seljaka. Vi ste pre samo godinu dana doneli zakon gde ste tražili da seljaci moraju svake godine da registruju traktore i priključne mašine. Vi ste to doneli, pre godinu dana i onda kažete – trebalo vam je godinu dana da shvatite da to nije u redu. Zašto? Zato što su mediji počeli da bruje o tome, zato što su ljudi počelu da vas prozivaju. Kaže kolega Orlić – Marija Obradović se razume u to. Ne znam u šta? U ovaj zakon očigledno ne i nije ova nikakva uvreda, gospodine Marinkoviću, nego činjenica, kao što je za Mariju Obradović činjenica da su naši amandmani skromni i obrazloženje skromno. To ona misli i neka misli, nemamo mi ništa protiv. Mi samo tražimo argumente, između ostalog na ovo što je ona rekla u petak. Kaže – očigledno se pokazalo da ovih godinu dana nije bio dovoljan rok da se naše društvo prilagodi novim standardima na kojima insistiramo itd. Ko da se prilagodi? Da li je ona svesna šta je rekla u ovoj rečenici? Da bi se društvo prilagodilo, da bi se traktori registrovali svake godine, onda Marija Obradović, koja se u to razume, i njena vlast, i vaša vlast, treba da obezbedi kolske puteve, treba da obezbedi normalnu komunikaciju seljacima, da ne voze preko džomba nego da normalno mogu da dođu do njive, da normalno mogu da dođu do imanja, da normalno mogu da obrađuju svoje površine, a ne da sve to nemaju i onda ćemo im samo uvesti evropski standard, a ne damo im povoljne kredite da mogu da kupe traktore.

Ja ću tokom rasprave o ovom predlogu zakona u pojedinostima istrpeti sve uvrede koje budu iznete na moj račun, jer najmanje što imam pravo je danas ovde da lično budem uvređena, jer sam ja ovde ispred Srpske napredne stranke. Moje ime jeste potpisnik ovog predloga zakona, ali govorim u ime Srpske napredne stranke i svakako Ministarstvo unutrašnjih poslova, sa kojima smo u saradnji i pripremili ovaj predlog zakona. Istrpeću sve do eventualnih kletvi. Kad budu već kletve ka meni usmerene, onda ću se obratiti nekome drugom. Sada da se vratimo na ovaj zakon.

Dakle, nije toliko skoncentrisana da ne govori ni o svom amandmanu. Ali, neka ostane sve to po strani. Od naše rasprave koja zaista ne može da pomogne ni jednom poljoprivredniku u Srbiji, koliko god se ja razumela u to ili vi mislite da se nisam razumela – neće pomoći.

Hvala koleginice Obradović. Izvolite. Hajde da se dogovorimo, gospodine Marinkoviću, da od ovog momenta poštujete član 27. Razumem ja da vi imate veliku potrebu da se dodvoravate naprednjacima, zato što vaša stranka neće biti na njihovoj listi za sledeće izbore, pa možda vi lično hoćete. Nije Marija Obradović taj faktor. Ona ovako i skače, zato što joj je Vučić pre neki dan rekao da mu ona više neće biti potpredsednik, ono kad je pravio trijažu u stranci. Ali, to je, naravno, njihova stvar. Vidim poslanike ili valjda stranku u ime koje se govori. Ali, sad nemamo vremena još da je učimo i jezik, ona je bila samo spiker, čitala je što joj je već napisano, pa onda tu nije ni mogla da greši. Dakle, ako Marija Obradović, ako bilo koji narodni poslanik po nekom amandmanu govori dva i po minuta, onda to mora isto to vreme da se omogući i u replici, i u povredi Poslovnika. Mi se ne zalažemo za skraćivanje vremena. Naprotiv. Da se mi pitamo i da mi donosimo ovaj Poslovnik, ne bi bilo ograničenja uopšte u komunikaciji između narodnih poslanika ili narodnih poslanika i predstavnika Vlade. Mi mislimo da tu treba da bude potpuna demokratija, da tu bude zaista prava rasprava, ali vi to nećete. E, ako nećete, onda ne možete da vežbate na nama, srpskim radikalima. Ali, u replici po tom istom amandmanu tražimo sedam minuta. Samo to od vas tražimo. A kažem vam, vi vidite, nisam sigurna da uopšte u poslaničkoj grupi postoji neko preko koga možete to da završite. Smatram da nisam povredio Poslovnik, a i sami znate da svi predsedavajući, počevši od predsednice, kolege Arsića, pa i mene, pokušavaju i daju svima vremena i nikada nismo pravili problem oko 10, 20, 30 sekundi. Tako da, što se tiče demokratičnosti i podsticanja dijaloga, mislim da to ne stoji. Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje? (Ne) Reč ima Vladimir Orlić. Izvolite, kolega Orliću. intervencija predlagača amandmana je, čini mi se, potpuno razjasnila šta ko ovde razume, odnosno ne razume. To je bila glavna dilema ovog jutra. Meni je potpuno razjasnila da izgleda predlagač amandmana ne razume svoje amandmane. U tome je izgleda onaj ključni problem. Dakle, predlog zakona je da se pomogne poljoprivrednim proizvođačima, a amandmani su da se taj predlog poništi, da se obriše, da se ne pomogne poljoprivrednim proizvođačima. I kad predlagač amandmana kaže – mi nismo protiv toga da se pomogne tim ljudima, on ne razume sopstveni amandman, on ne razume šta je predložio sam. Malo mi je komično da komentarišem da taj neko posle tvrdi da tačno zna šta je kome rekao Aleksandar Vučić u nekom ličnom razgovoru, a ne zna šta je sam predložio, ne zna šta mu je sadržaj amandmana. Tako da, to da komentarišem neću. Ali, dobronamerno obrazloženje s moje strane, nema to, uvažene dame i uvažena gospodo, baš nikakve veze sa činjenicom da je gospođa Obradović obavljala profesiju novinara časno i pošteno i savesno, kao što je danas savesna kada je narodni poslanik. Gospođa Obradović sve što je radila u životu, radila je savesno, časno i pošteno i pri tom nije, koliko je meni poznato, ni u jednom trenutku bila član ni upravnog odbora Dragana Đilasa, ni nadzornog odbora Dragana Đilasa. Oni koji bi da pričaju o tome šta je ko radio, koliko savesno, koliko časno i koliko na korist građana, nek se zapitaju ima li možda u tom džemperu Dragana Đilasa i njihove vune. Pa, možemo da pričamo i o istoriji, ali mislim da im se ne isplati. Na samom kraju, priča o tome da neko treba da izađe iz sale, ja bih baš suprotno, drugačiji predlog uputio. Poručio bih predlagačima amandmana da ostanu u sali i da ipak glasaju za predlog zakona koji je definisala, kako ga je definisala gospođa Obradović.

Fascinirana sam ovim malopređašnjim komentarom i baš sam se i javila da ishvalim kolegu. Doduše, nisam sigurna da on tačno zna šta je govorio i koliko veze ima sa onim što je na dnevnom redu, ali dobro, oprašta mu se, mlad je, naučiće. Skretati pažnju sa onoga o čemu mi srpski radikali govorimo, i to na ovako drzak i bezobrazan način, je neprimereno. Možda ste mogli da mu skrenete pažnju, jer je rekao bar sedam uvredljivih izraza u toku ova svoja dva minuta i 30 sekundi. Ali, dobro, svakome na čast ono što kaže. Ali, ono što mi želimo da naglasimo, SNS, Vlada Republike Srbije, juče je ministar Nedimović sa ovog mesta, kada se obraćao delu glavnog odbora naprednjaka, ovde ste samo vi sedeli juče i ćaskali sa Vladom, jasno i precizno rekao, i još onako šeretski smejao se celo vreme, valjda misli što ste samo vi tu bili između sebe, da se to ne vidi u medijima, da on nema nameru da pomaže malinarima, da je njihova stvar i njihov problem što se bave malinama, da on jeste razmišljao i da će biti donet neki zakon, ali tamo negde u toku godine ili krajem godine, dok prođu i maline i višnje i šljive i sve, onda će on možda doneti neki zakon ako bude neka predizborna kampanja, pa će onda predložiti zakon. On je precizno rekao da dve godine još neće država pomagati u protivgradnoj zaštiti, a jednog dana će to biti pa na dugme, pa na senzore, pa na sponzore, pa šta je sve tu ispričao, ali tek za dve godine. Šta će biti za dve godine, ko zna?

Znam ja sad da će biti u replici – a za koga glasaju itd. Nema veze za koga glasaju, mi poštujemo svaki i svačiji glas, ali seljaci znaju po kakvim putevima voze traktore, znaju da nemaju kredite povoljne da kupe traktore, znaju da nemaju nikakvih uslova za prodaju svojih proizvoda, znaju da su prepušteni sami sebi. Hvala. Pravo na repliku dr Vladimir Orlić. Izvolite, dr Orliću. Srpska napredna stranka, jel tako? Srpska napredna stranka, naši predstavnici u Vladi Srbije, naši narodni poslanici, među njima naravno i potpredsednica Glavnog odbora naše stranke, gospođa Obradović, predlažu rešenja kojima se pomaže poljoprivrednicima. Predlagač amandmana, s druge strane, kaže – sedam puta je uvređen, teško povređen. Evo, nek bude prilog i osmi put. Još jedna stvar za koju verujem da će ih, možda, dotaći, žao mi je ako to izaziva izvesnu bol, ali SNS ovim predlogom pomaže svim poljoprivrednici, što uključuje između ostalog i malinare. Nije definisano da je, na osnovu posebne vrste delatnosti ili oblasti rada, ovde bilo ko dodatno uključen, odnosno dodatno isključen. Da ima veze za koga ti ljudi glasaju, mi znamo. Ovi koji to komentarišu, ne moraju da veruju. Ali, da nema veze za koga ljudi u ovoj zemlji glasaju, pa to može da kaže samo neko ko se cenzusu uopšte ne nada i sa tom se sudbinom pomirio. Ko je to beše rekao? Aha, dobro. Onda se sve slaže. Izvolite. Dakle, niko nije rekao, niko iz SRS nije rekao da nije važno ko za koga glasa, već smo rekli da poštujemo svaki glas. Naravno, jasno nam je da ljudi kad glasaju imaju pravo i da pogreše, pa onda i u okviru onih 25% što je glasalo, pa se onda to nekom matematikom pretvori u 50 i nešto %, imaju pravo da pogreše. Nije suština u tome. To smo hteli da kažemo. Mi ne pričamo samo radi glasova, mi pričamo zbog iskrene brige za svaki segment ovog društva, pa i za seljake. Mi o tome govorimo stalno i mi o tome istinski brinemo. imamo na dnevnom redu, ali nismo mi Marija Obradović, pa ne može još mimo Poslovnika da dođe na dnevni red naš predlog zakona. Imamo na dnevnom redu taj Predlog zakona. Što ne glasate da se stavi na dnevni red da raspravljamo o njemu? Ne, vas to ne zanima. Vas ne zanima, da vas zanima onda prvo što biste uradili, onda biste, gospodo, tražili razrešenje ili smenu Nebojše Stefanovića. On je pre godinu dana rekao da seljaci moraju da traktore jedanput godišnje registruju. Vi ste glasali za to. Svi vi. I, posle godinu dana ustanovite da je to bila greška. Šta ćete sa onima koji su u međuvremenu morali da registruju? Ne ističu sve registracije istog dana. Šta ćete sa tim ljudima? Hoćete li im vraćati pare? Dajte jednom recite konačno kad ćete po selima uraditi te pristupne puteve do atara, kad ćete stvarno da uredite da malinarima ne budu gazde hladnjačari koji su vaši ljudi. Hoćete li to da nabrajamo? Vi dobro znate da mi sve to znamo, a znaju i ljudi na terenu i znaju i svi seljaci koju muku muče i kakvu ste im vi muku natovarili. Pravo na repliku dr Vladimir Orlić. Izvolite. Ne znam da li će i ovo srce da vam slomi. Nemamo nameru da raspravljamo o tome da li treba smeniti Nebojšu Stefanovića, jer Nebojša Stefanović, možda ste zaboravili, to je neko od vas rekao pre par minuta, stoji iza ovog predloga. Nebojša Stefanović stoji iza predloga da se poljoprivrednim proizvođačima kroz ovaj Predlog zakona pomogne. Ili niste ništa dobro razumeli, ili jedni druge ne slušate, šta je od toga, neka bude vaša stvar. Šta je ono što predlažete? Dakle, ne slažete se ni sa čim, ni sami ne znate zašto, a i nije važno. Šta predlažete? Sada predlažete da se svi nađu u situaciji koju vi kritikujete. Kažete - neko je morao da registruje, i šta predlažete? To nikakvog smisla nema. Dakle, ja sam rekao i ponoviću, ako je glavni problem što predlagač amandmana ne zna šta je predložio, nije to tako veliki problem, imamo kolege zaposlene u službi koji pomažu u radu poslaničke grupe, oni će u roku od par minuta odštampati u onolikom broju primeraka, koji vam treba, vaše amandmane i šta ste njima predložili i šta ste pri tom obrazložili. Pogledajte to, imate dovoljno vremena do glasanja da vidite u čemu ste pogrešili, pa kada shvatite suštinu svoje greške, siguran sam da nećete te greške činiti samo većim i većim. Da li pomaže onom odnosu prema građanima, a koji ima neke veze sa tim da li se očekuje cenzus ili se ne očekuje? Nadam se da sam toliko pomogao da ćete početi da se nadate nečemu kad je taj cenzus u pitanju. Pravo na repliku ima Vjerica Radeta. Dobro Orlić kaže da mi ništa nismo razumeli, da mi ništa ne znamo, da ne znamo šta da predlažemo. Orlić kaže da smo mi glupi. Kada on to misli, onda to svakako ima ozbiljnog značaja, ali Orlić je bezobrazan, Orlić je drzak, vi dozvoljavate da krši Poslovnik i vređa narodne poslanike i neka on ne brine brigu o našem cenzusu. Mi se nikada politikom nismo bavili zbog cenzusa i samo zbog trenutnog političkog momenta. Mi srpski radikali znamo da se ideologija ne meri cenzusom. Orlić to ne zna. Mislio je da zna svega tri dana, pa se predomislio, ali sve to nema veze sa onim što je tema. Tema je nebriga sadašnje vlasti o seljacima. Tema je korupcija u okviru hladnjačara koji počinju već da zadaju muku malinarima. Tema je što Vlada samo priča, a ništa ne radi u interesu srpskog seljaka. Tema je što srpski seljak ne može da kupuje traktore i priključne mašine uz određene subvencije. Tema je što vi nećete da stavite na dnevni red predlog SRS, Predlog zakona o subvencijama srpskom seljaku. Tema je što srpski seljak uništava svoj traktor tako što ga vozi džombavim putevima, jer vlast, i opštinska i republička, neće ništa da uradi po tom pitanju. Tema je što ministar poljoprivrede ovde juče priča da ga ne zanimaju problemi koji slede sada kada krene otkup malina. Tema je što je njegov problem što se mnogo ljudi bavi malinama, što je ove godine duplo povećana površina

Pravo na repliku ima dr Vladimir Orlić. Izvolite. Gospodine predsedavajući, hteo sam da kažem vama svrhu podrške kvalitetu diskusije. To je jedna stvar. Drugo, hteo sam da kažem vama, a vi slobodno prenesite dalje, uopšte se ne brinem za cenzus ovih koji su se oglasili malopre, uopšte, kao što se ne brinem za pitanje života na Marsu.

Dame i gospodo narodni poslanici, kao poljoprivrednik sam poprilično dirnut brigom. Ono što mogu da se složim da selo deli sudbinu zapuštene, napuštene, razgrađene livade. To je zatečeno stanje.

Težina povreda određuje terapiju. Terapija je bolna, reforme su bolne. To je operacija koja nije dva čaja i acetisal, nego morate duboko da zarežete. Pri tom, treba da imate opremu i treba da imate novac. Ne zateknete ni opremu, ni novac, pacijent je na izdisaju i prvo što želite da mu spasite život. Dakle, ako smo do 2012. godine izgubili 200 hiljada krava, ako su tajkuni kupili 400 hiljada hektara zemljišta za 50 miliona evra ili manje od 300 evra za jedan hektar, danas za zakup jedne godine jednog hektara je 220 evra prosečna cena. Oni su šećerane prodavali za tri evra. Nisu dozvolili da poljoprivrednici kao u Danskoj, Holandiji postanu vlasnici prerađivačkih kapaciteta jer svi prerađivački kapaciteti su nastali iz poljoprivrede. Ja sam to tražio od Vlahovića još 2001. godine, da svi skladišni prerađivački kapaciteti pripadnu poljoprivrednicima. Time bi sprečili štrajkove na drumovima, blokadu puteva itd. Time bi poljoprivrednici bili zadovoljni zato, ako bi nešto izgubili u primarnoj proizvodnji, u preradi bi im se to vratilo srazmerno količini koju bi isporučili svojim prerađivačkim kapacitetima. Kooperativa je ta koja funkcioniše u Zapadnoj Evropi. Ovi nesrećnici, udruženi zločinački poduhvat, uništili kooperativu i zadruge posle kombinata. Stoku su razjurili, radnike otpustili, tako da se bave samo primarnom proizvodnjom. Mi u ovom trenutku imamo stočarstvo i biljnu proizvodnju koja nadmašuje potrebe stočarstva za tri puta. Ne daj Bože da nam uvedu neke sankcije, ne znam kome bi mi prodali naše žitarice, s obzirom na stanje da nemamo dovoljno stoke da proizvedemo meso. Pri tome gubimo, za sve žitarice za preko tri miliona tona, dobijemo 700, 800 miliona evra. Da to pretvorimo u stočarstvo, žive vage bi vredelo oko dve milijarde. Dodatnih milijardu kilograma bi proizveli, a da to, pošto nam klanični kapaciteti rade sa 50%, zatekli smo 30%, kada bi to sve preradili, ne u konačnu fazu, zaradili bi četiri milijarde. Gubimo tri milijarde zato što je ovaj udruženi zločinački poduhvat, koji trenutno nije tu, koji je naprosto demolirao poljoprivredu, onu koja je snosila teret socijalnih, ekonomskih, vojnih pritisaka na našu zemlju 90-ih godina. Umesto da poljoprivredi vrate, oni su daleko više uzeli nego 90-ih godina, i to dali tajkunima koji su švercovali naftu, cigarete, tih 90-ih godina. Dobitnicima rata, dobitnicima sankcija su prodali zemlju i prerađivačke kapaciteta bud zašto. Prodali su im i skladišne kapacitete, pa ono što nisu kupili kad seljaci dovezu svoju robu ukradu im na vagi, vlagi, itd. To su ovi nesrećnici uradili. Zato se radujem ovoj raspravi o poljoprivredi, radujem se zaštiti poljoprivrednih proizvođača. Radujem se što je juče ministar potvrdio da ćemo mimo ovih 44 milijarde dinara, što je 135% više nego 2012. godine, dobiti još 1.500 traktora, što će imati šta da registrujemo, a u sledećim članovima ću objasniti zašto je ta trajna registracija bitna. Bitna je u članu 1. da se zna ko je šta vozio i da se to lako utvrđuje. Hvala. Izvolite. Član 106. dokle god hoću dokle god ima članova Poslovnika, dokle god kršite Poslovnik dotle ćemo se javljati. Doduše, potpredsednik sam, mogla bih tu bolje od vas ovo da radim. Dakle, umesto da vi intervenišete i da kažete da poslanik ima pravo po Poslovniku da interveniše kad god hoće, vi puštate da neko odande histeriše – dokle više. Žena je danas slučajno svratila u Skupštinu i njoj se već ide negde, šeta joj se. Može slobodno, što se nas tiče. Čak nećemo praviti problem što nema predstavnika predlagača. Ona ionako to nije u pravom smislu. Niste mi dali repliku kada sam molila samo za jednu rečenicu, da kolegi Orliću kažem kada je rekao u svom prvom obraćanju… Nema smisla, stvarno. Moramo prekinuti sa ovim. Ukazujem da je trebalo da dobijem repliku po članu 106. zato što on

Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Dušica Stojković. Predlagač i Odbor za odbranu i unutrašnje poslove prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Da li neko želi reč? Milija Miletić, izvolite. Zahvaljujem se uvaženi predsedavajući. Drage kolege, ja bih se po ovom amandmanu javio još i ranije, ali više od 50 minuta ne mogu da kažem nekoliko stvari. Pošto govorimo o problemima u poljoprivredi, ja dolazim iz jedne opštine koja je u stvarno teškoj situaciju, gde su poljoprivredna mehanizacija, traktori, priključne mašine kupovane unazad 30,40 godina, gde te priključne mašine i traktori sutra da je ovaj zakon ostao do kraja, da nije gospođa Marija Obradović podnela novi Predlog zakona, da obezbedimo mogućnost da naši poljoprivredni proizvođači ne registruju, odnosno da ne registruju svoje traktore svake godine, mislim da je to stvarno ispravno. Mislim da u narednom periodu svi zajedno moramo više dati vremena našoj poljoprivredi i našem selu.

Verujte mi, očekujem da ćemo u narednom periodu imati mnogo više vremena da govorimo o problemima u poljoprivredi.

Zato, iako sam i ja glasao za prethodni Zakon o bezbednosti saobraćaja, ovim sada neke stvari rešavamo za naše poljoprivredne proizvođače, pomažemo našim poljoprivrednim proizvođačima. Hvala Marija, i mislim da svi koji smo tu treba da damo podršku našoj poljoprivredi, našim poljoprivrednim proizvođačima, našim ljudima koji imaju stare traktore 40 godina, 45 godina. Poljoprivredna mehanizacija je stara, a ima i velika mogućnost i u zakonu o subvencijama, gde je ministar poljoprivrede dao mogućnost kroz stimulaciju da se obnovi mehanizacija za kupovinu novih traktora, gde je gospodin Rističević juče pitao gospodina Nedimovića, gde je on potvrdio da će 1.500 novih traktora imati mogućnosti da se kroz budžet sada obezbede u narednom periodu.

Zbog toga pozivam sve kolege da podržimo predlog moje koleginice Marije Obradović da ovo što je ona napisala u Predlogu zakona tako i bude i da u narednom periodu naši poljoprivredni proizvođači, ljudi koji žive na selu, ljudi koji žive u nerazvijenim brdsko-planinskim područjima, koji imaju stare mašine, stare traktore, da oni te traktore ne moraju da registruju svake godine, već kao što piše u zakonu. Hvala još jednom, Marija, vama na Predlogu ovog zakona. Tako i treba. Hvala kolega Miletiću. Izvolite. Zamalo da odustanem posle ove srceparajuće diskusije, ali ipak moram da vam kažem da ste u obavezi da poštujete član 27. kolega potpredsedniče. Ne radite to. Niste mogli ni malopre da mi zabranite da kažem da je Orlić rekao da se više neće javljati, pa se javio. Kao da ste osetili da ću da kažem da to podseća na onog jednog što već šest godina kaže – za dve godine će vam biti bolje. To govori seljacima. Dakle, pitanje za vas u skladu sa članom 27. – jeste li vi odlučili da danas radite u kružoku vladajućem kao što ste juče razgovarali sa ministrima ili hoćete da poslanici SRS učestvuju u radu Narodne skupštine? Naravno da hoćemo i normalno je i imali ste priliku, ja sam to malopre i rekao 40 minuta su trajale replike između vas i Orlića i Marije Obradović.

U nikakvim kružocima nećemo da radimo.

Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Izvolite. Ovaj član se odnosi na izmenu postojećeg člana gde je za identifikaciju vozila, pored broja šasije, potrebno, kako je predlagač obrazložila, da se pojavila potreba za utiskivanjem broja motora. Zaista to ne bi bilo sporno da nema nekih drugih spornih stvari. Ovde u sali vidim prisutan je gospodin Borković, dakle, neko ko bi po prirodi svog posla, morao da zna šta je to ispravnost vozila. Žalosno je to da je u Srbiji danas tržište polovnih automobila neuređeno zbog toga što je državi u interesu samo da kroz carinsku deklaraciju i kroz papirologiju koja se dobija prilikom uvoza ogromnog broja, veoma velikog broja automobila sa lažnom kilometražom, da uzme novac za registraciju da bismo se vozili sa takvim automobilima po putevima, je li tako gospodine Borkoviću, mnogima od njih u Srbiji, koji su dovoljni za vaše reli trke. Sada uopšte ne razumem potrebu da se potencira nešto što je manje-više i nesporno a ne potencira se to da država zbog bezbednosti na putevima Srbije stane u kraj takvom mafijašluku. Da li je po vama normalno i po vama gospodine Marinkoviću i prisutnih narodnih poslanika, da ta automafija to sve radi na očigled i kod države koja je nemi posmatrač? Automobili koji se uvoze u Srbiju, a podsetiću vas da je prošle godine za 400 miliona evra uvezeno polovnjaka, negde oko 130.000 iz EU, ne prolaze proceduru kao što vi mislite, već oni ljudi naivni, obično su to automobili do 3.000 evra da se ne lažemo, koji su najviše prisutni na putevima Srbije, sa euro 3 motorom, odu na auto-pijacu, sve je navodno ispravno, evo tu je broj šasije, servisna knjižica koja je na granici sa Mađarskom napisana za nekih 10 evra, pa svako može tamo da stavi tamo šta god hoće. A, po broju šasije, kada taj čovek dođe i vidi ili mu neko pomogne da to sazna, vidi se kada je taj automobil proizveden, kupljen i koliko je prešao, jer se vodi neka evidencija za neke automobile, u nekim auto-kućama, do nekih godina starosti. Onda čovek misli, automobil ne znam koje 2003, 2004. godište da je prešao 157.000, obično su tako neke cifre 157.000 162.000 itd. Znači problem je što vi nećete da spašavate ljude. Hoće ljudi da kupuju polovne automobile, ali vi dozvoljavate mafiji da se bavi prevarom, da vara građane Srbije, a onda im nenormalno skupo naplaćujete i registraciju i tehnički pregled koji ste povećali za četiri puta, 400% Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić. Izvolite, koleginice Nikolić. Zahvaljujem, gospodine Marinkoviću. Dame i gospodo narodni poslanici, Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima nam je svakako potreban i to nam je potreban nov, potpuno nov zakon, jer ove predložene izmene i dopune obuhvataju samo one koji koriste poljoprivredne mašine. Međutim, to je samo jedna od kategorija stanovništva kojoj svakako treba pomoći i to je samo jedan aspekt ovog zakona. Ono što je neophodno da se uradi, kada je u pitanju bezbednost saobraćaja na putevima jeste da se smanji rizik u saobraćaju, a vi očigledno u ovom momentu niste mnogo vodili računa o tome, odnosno niste razmišljali kada ste predlagali ove izmene koje se odnose samo na produženje različitih rokova. Kako je prioritet bezbednost saobraćaja, podsetiću vas na nesreću koja se dogodila na jednom pružnom prelazu kada su se sudarili voz i autobus i tom prilikom je povređeno 24 osobe. To je samo jedna od nesreća koje se dešavaju relativno često zbog čega se postavlja niz logičnih pitanja koja bi ovaj zakon trebao da reši, a to je kako sve to sprečiti i da li svi ti pružni prelazi treba da imaju rampu i zašto rampe nisu obavezne na svim pružnim prelazima, kao i niz drugih pitanja. Međutim, vi u ovom momentu se niste time bavili, već različitim rokovima i kada su rokovi u pitanju, moram da napomenem da je stav SRS da je neprimereno da u ovako kratkom roku, bez izuzetnih razloga raspravljati o ovom predlogu. Hvala koleginice Nikolić. Izvolite. Hvala predsedavajući. Koristim vreme poslaničke grupe. Liga socijaldemokrata Vojvodine je još 2011. godine pokrenula akciju koja se zvala „Stop godišnjoj registraciji traktora“ Akcija je trajala od aprila 2011. do 8. decembra 2011. godine. Tada smo u 200 mesta, ne samo Vojvodine, nego i širom Srbije, možda i više mesta, skupili 30.000 potpisa koje smo u ono vreme, 2011. godine u decembru predali tadašnjem ministarstvu, odnosno ministrima koji su bili resorni za saobraćaj. Tako da još od 2011. godine, odnosno od decembra je zaustavljena godišnja registracija traktora.

Svake godine registracija traktora i njihovih poljoprivrednih mašina otežava njihov život, traktori nisu luksuz poljoprivrednicima, nego je to njihova radna mašina kojom zarađuju ne samo sebi egzistenciju, nego i sada se pokazalo da poljoprivreda jedina stvara suficit, odnosno puni budžet Republike Srbije.

Hvala koleginice Papuga. Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić. Zato što smatramo da je nesuvislo raspravljati o tome da li je bilo dovoljno godinu dana od donošenja Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima da bi se predvidele i ovakve mogućnosti, godine 2009. je donesen Zakon o stalnim registracijama koje su imale povremeni karakter, a i tehnički uslovi pripreme za realizaciju ovog zakona. Sasvim je dovoljan i razuman period od godinu dana i mi ovde prisustvujemo izmenama koje po nama, srpskim radikalima u obrazloženju predlagača nisu baš primerene iz razloga što se ovde pravi diskriminacija. Ovde se radi o tome da se seljacima, kako kaže, omogućava što povoljnije korišćenje poljoprivrednih mašina, priključaka i svega onoga što koriste, ali se kaže da je tehnički pregled trajnog karaktera, odnosno tehnički pregled važi sve do promene vlasnika ili promene mesta stanovanja vlasnika. Ne mogu da verujem da predlagač izmena i dopuna nije mogao da shvati da postoji opasnost u ovoj odredbi, jer tehnički pregled, ako se napravi jednom, on važi sve dok vlasnik koristi tu mašinu, nema potrebe da ide na ponovni tehnički pregled ili periodični tehnički pregledi. Možda bi bolje bilo, zbog opšte bezbednosti, što je na prvom mestu svakog zakona o bezbednosti saobraćaja, zbog bezbednosti da se obezbede neke beneficije, odnosno sufinansira tehnički pregledi periodično, svake godine ili svake dve godine i traktora, priključnih mašina i svega onoga što koriste seljaci. Mi znamo da se u sezoni poljoprivrednih radova povećava broj saobraćajnih udesa, ne mali broj je uzrok u neispravnosti tehničkim nedostacima poljoprivrednih mašina. Slažemo se da dozvola, odnosno registracija ne mora da se vrši godišnje ili periodično, nego da to bude stalno, ali ovde je nešto što je vođeno nekom logikom, pre svega bezbednosti građana, nije se baš ispoštovalo to. Ekonomskom logikom vođeno, jeste, izašlo se u susret onima koji koriste poljoprivrede mašine, ne koriste ih godinu dana u kontinuitetu, već koriste jedan određeni period, maksimalno tri do četiri meseca, kada bi se sve to sabralo u upotrebi su poljoprivredne mašine. Ali, imate zašto sam ispred SRS dao primedbu da mi je neozbiljno da iza ovakvog predloga u potpunosti je stao i ministar Stefanović. Zato što Nebojša Stefanović je, između ostalog svoj naučni rad, doktorski ili magistarski, radio na temu - lokalna samouprava grad Beograd. Zašto se pospešuje korišćenje alternativnih prevoznih sredstava u urbanim sredinama, kao što je Beograd? Pa, da bi se pojeftinio, da bi se na neki način zaštitio gradski budžet, jer ogromna sredstva se izdvajaju za javni prevoz. Ako se po starom zakonu iz 2009. godine ostavi mogućnost korišćenje mopeda, motocikala u prevozu, pogotovo u urbanim sredinama, onda se izlazi u susret i gleda se taj ekonomski faktor u urbanoj sredini. Ovo je naša primedba, konkretno moja, potpuno pogrešno protumačena.

Ne, nego nam je drago, drago nam je kada uspeju, drago nam je kada ostvare neke svoje političke ciljeve. Svako ima pravo da menja svoje političko opredelenje, svako ima pravo da menja političku stranku. Nemamo mi ništa protiv, ali nam je žao što su neki posegli za mandatima SRS. Da budemo tu jasni, nemamo mi ništa lično protiv i ja sam naveo ministra Stefanovića, jer ponovo kažem, njegov doktorski ili magistarski rad odnosi se na funkcionisanje lokalne samouprave, konkretno grada Beograda. Možda je tu trebalo, zato smo mi intervenisali, možda je trebalo po starom zakonu iz 2009. godine ostaviti tu odredbu koja je bila sastavni deo ovog člana. Što se tiče, amandmana koji sam lično podneo, to je tehničko pitanje. Tu privremene dozvole važe dok se tehnički ne obezbede uslovi da bi mogle da se izdaju, tzv. plastificirane i to je bilo sasvim dovoljno godinu dana da se nabavi kompletna oprema za ovo, nema potrebe da se dva puta radi, maltene jedan te isti posao. Hvala, kolega Mirčiću. Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić. Izvolite, kolega Periću. Meni se baš dopada ovaj zakon o Mariji. Ja sam pomislio da je to na dnevnom redu, kolega je toliko puta pominjao da baš mislim da je zakon o Mariji. Ali, zbog čega još treba podržati ovaj zakon o Mariji?

Sutra kada neko drugi bude, ona će to da, onako, baš punim srcem, pomaže građanima Srbije. Sad, da se malo vratimo na ovaj amandman. Podnosi amandmane zbog toga da bi vi shvatili, ja vama neću replicirati, niti ću tražiti po Poslovniku da govorim, podnosi zbog toga da vama ukaže da ne brzate, nego kad treba i želite da predložite neki predlog zakona da o njemu pre razmislite. Pogledajte jedan od zakona koji će biti na dnevnog redu, ovo vi objašnjavate i kroz tabelarni deo i narativni, kako i zbog čega donosite te zakone da bi se uklopili u propise EU. Da li je bilo potrebno godinu dana da se sagleda situacija da građanima Srbije, vlasnicima poljoprivrednih mašina, pre svega traktora, neće odgovarati, da se ne mogu u ovo uklopiti, ali oni su počeli da negoduju, da budu protiv ovakvih predloga zakona. Očekuju se uskoro izbori da bi spasili što se spasiti može, dajte im obećanje da ćete im pomoći. Sećate se da je ministar Stefanović u jednom momentu, ako se ne varam, predlagao da sva vozila, putnička vozila starija od 15 godina, da će biti obavezna da dva puta godišnje idu na tehnički pregled i da se registruju. Kada se pojavio veliki broj vlasnika takvih vozila, onda je rečeno da neće, kao hoćemo da izađemo u susret građanima Srbije. Ovde ste znali i ove probne vozačke dozvole, vlasnicima B kategorija da tako kažemo, da ima obrazaca, da ukoliko bi se oni stavili van upotrebe da bi to išlo na teret budžeta Ministarstva unutrašnjih poslova. Lično mislim da ovde nisu bile usklađene javne nabavke kada su u pitanju neki službeni obrasci i stvarne potrebe. Ako ste znali pre godinu dana da će ovaj zakon da stupi na snagu, odnosno neke njegove odredbe 3. aprila 2019. godine, onda ste morali tome da upodobite sve. Zbog toga mi, kolega Orliću, podnosimo ove amandmane da bi vama skrenuli pažnju na racionalnost prilikom i predlaganja i donošenja određenih zakonskih predloga. Izvolite. Nema nikakve dileme zašto se podnose ovi amandmani. Mi se oko toga razumemo jako dobro od samog početka, zbog potrebe predlagača da govore najružnije što oni mogu da smisle o gospođi Obradović. To je meni potpuno jasno. Ali, pogrešno je, rekao sam vam odmah na samom početku, pogrešno je. Dve stvari koje se tiču malo ozbiljnijih tema, odnosno onih rezultata koje je obezbedila Vlada Srbije koju podržava SNS i u kojoj imamo svoje predstavnike među ministrima, između ostalih, tu je naravno i gospodin Stefanović koji takođe stoji iza ovog predloga. To i sami predlagači jako dobro znaju, nisu valjda zaboravili za tridesetak minuta rasprave. Ja sam samo malo pogledao šta je najaktuelnije od tema iz poslednjih godinu ili dve, da ne idemo dublje u istoriju, „Pomoć poljoprivrednicima za traktore upola cene“, odličan projekat, znate bio je pominjan i u ovoj Narodnoj skupštini, oni koje je kupio Vuk Jeremić i sami su učestvovali u tom projektu, imali od njega koristi, što im naravno ne smeta da i dalje pričaju ono za šta su plaćeni. Ali, poznata tema, dakle mnogim poljoprivrednim proizvođačima upravo je politika naše Vlade i naših ministara u njoj omogućila ovu vrstu podrške, odnosno pomoći, osnivanje novih zadruga, rad na novom sistemu za navodnjavanje prvi put posle 35 godina, važna tema složićete se, vredan rezultat, pomoć mladim poljoprivrednicima, na stotine zahteva je već stiglo, uspešno su obrađeni i to podrazumeva podršku države u nivou do 75% od vrednosti započinjanja novih aktivnosti u domenu poljoprivrede nije mala stvar. Evropski aspekt koji ste pominjali, naravno tiče se IPARD fondova. Ukupna vrednost i onoga što obezbeđuje neposredno država Srbija, ali i onog novca koji smo mi omogućili da bude dostupan iz evropskih fondova iznosi fenomenalnih 500 miliona evra, dakle ukupan nivo investicija. Za poljoprivredu u Srbiji dragoceno i to će vam reći svako ko je dobronameran. Laboratorija za utvrđivanje kvaliteta mleka, način na koji smo zaštitili naše zemljište kada je reč o mogućnosti da ga kupuju stranci, dakle mi smo to zaštitili. Naravno, gospodin je pomenuo malopre i pitanje alternativnih izvora pogona u urbanim sredinama. Dobra vest i za vas i za građane Srbije, omogućili smo da kineski partner dođe…

Dakle, po amandmanu sam se javio. Pošto je bilo interesovanje za alternativni izvor pogona u urbanim sredinama, u kineskom partneru smo pronašli dobre sagovornike u „Ikarbusu“ I za vas i za građane Srbije sjajna vest, u „Ikarbusu“ će se proizvoditi autobusi na električni pogon. Takođe, fenomenalna stvar, dakle nešto što dobronameran čovek može samo da pozdravi, reč je o rezultatima politike Aleksandra Vučića, SNS, politike u kojoj učestvuju punog srca i naši narodni poslanici, koliko god neko voleo ili ne voleo nekog lično među nama ovde. Naravno, sve to nema nikakve veze, i sa ovim završavam, da ne brinete zbog menadžmenta vremena, jel se tako kaže, sa činjenicom da gospođa Obradović nikada nije menjala svoje mišljenje, nikada nije menjala svoje izbore spram članstva u upravnim i nadzornim odborima Dragana Đilasa. Oni koji bi da se bave tom temom kanda jesu.

Hvala, kolega Orliću, što mi pomažete da budem efikasniji. Želim da reagujem na konkretnu izjavu kolege Srete Perića koji je izneo nekoliko neistina o meni lično, iako rekoh na početku da neću da reagujem na uvrede koje su mi danas iznete. Ja samo želim, radi informisanja javnosti, da kažem da nikada, osim u SNS, nisam bila član nijedne političke organizacije, niti grupe građana i volela bih da ako neko ima dokaze drugačije od ovoga što ja govorim da to jednom i iznese. Najlakše je tvrditi i samo nekome zalepiti etiketu. Ja ne osuđujem ljude koji su menjali političke stanke i svoja mišljenja, ali mislim da je ružno o meni govoriti stvari koje nisu tačne, naročito kada imate toliko godina koje vam ne dozvoljavaju da govorite neistine, jednostavno nije pristojno. Ja vas molim, ovo jeste replika, ali vas samo da zamolim da se držimo samo ovih amandmana. Niko osim jedne koleginice koja je podnela amandman nije tačno govorio o svom amandmanu, svi ostali su odlična pljuvačka mašina, neka im je na čast, gledaju ih građani i birači. Zato imaju ovakav rejting. Još jedna stvar, ja se bavim medijima i ispitivanjima javnog mnjenja, rejtinzima i hvala vam na ovome danas. Mnogo puta ponavljajte moje ime jer to je jako dobro za SNS. Povreda Poslovnika, Vjerica Radeta. Malopre u nekom od javljanja ste rekli da vi nikada niste čuli da je Marija Obradović nešto loše rekla za poslanike SRS. Jasna je bila insinuacija kada sam ja rekla da je ona, između ostalog, rekla da smo majmuni, pa vi onda niste bili možda na tom odboru, pa vi to lično niste čuli. Ali, sada ste valjda čuli kada je rekla da smo mi pljuvačka mašina i to je zaista neverovatno da se dozvoljava da narodni poslanik to kaže. To što ona ima problem sa svojom političkom prošlošću, to je njena stvar. Iznošenje istine, iznošenje činjenica nije ni pljuvanje ni vređanje. Neko mora imati čast da bi mu neko povredio čast. Dakle, neko ko je u politici mora da bude svestan činjenice da mora da sluša istinu o sebi. E sad, onaj ko ima problem sa sopstvenom istinom, ne možemo tu da mu pomognemo. Ali, reći za jednu poslaničku grupu da je pljuvačka mašina i da vi na to ne reagujete zaista je neverovatno. Opet ponavljam, razumem vaš lični odnos prema njima, ali verujte mi, Marija Obradović nije adresa koja vam može pomoći na budućoj listi naprednjaka. Ona leti pri prvoj rekonstrukciji naprednjačkih kadrova, rekao je Vučić pre nekoliko dana. Tražite nekog drugog i molim vas da nas zaštitite od ovakvih, zaista, nije to uvreda nikog od nas pojedinačno, koga može Marija Obradović uvrediti, nego prosto nije primereno Narodnoj skupštini. Znate, malopre ste rekli da ćete dozvoliti poslanicima SRS da učestvuju u radu i onda neko kaže da smo pljuvačka mašina i šta? Očekujete da mi ne reagujemo. Ne možemo, znate, mi smo živi ljudi, temperamentni, mi smo srpski radikali. Naravno, meni bi najviše odgovaralo da jedni drugima ne upućujete takve reči, tako da pozivam i vas i kolege iz SNS i sve druge da se sa poštovanjem odnose jedni prema drugima, kako to i priliči visokom domu. Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje, koleginice Radeta? Hvala. Izvolite. Mi nemamo razloga uopšte, pored ovoliko argumenata, pogotovo kada je u pitanju ovaj predlog zakona i svi drugi, jer se ozbiljno pripremamo za ove rasprave, da vređamo bilo koga, a najmanje Mariju Obradović. Ja sam rekao da mi se ovaj zakon baš dopada. Ona mene nije izgleda dobro razumela, a nisam uopšte u javnosti poznat kao neko ko vređa bilo koga. Ona mene nije razumela. Ja sam ovde istakao njenu ogromnu želju da pomaže građanima Srbije, pa preko stranaka, ja nisam tvrdio da je ona bila član tih stranaka. Ali ste kroz neke stranke pre toga želeli da pomognete i to je sasvim legitimno. Vi ste zaista tu sasvim korektno radili. Gospodine Orliću, jesam ja rekao vama da se neću javiti za repliku, pa političari nemaju uopšte potrebe da to osećanje mržnje ili ljubavi posebno afirmišu. Ovo je vrsta jednog ozbiljnog posla i ne možemo se spustiti na nivo ni mržnje ni neke preterane ljubavi, ni bilo čega drugog, osim argumente da iznosimo i da argumentovano ovde raspravljamo. Da li vi znate, vi ste sad hteli da afirmišete nešto i ovo će biti određena olakšica građanima Srbije koji su vlasnici nekih poljoprivrednih mašina, a već je gospođa Vjerica Radeta rekla sa kakvim problemima se suočavaju građani Srbije, odnosno vlasnici tih poljoprivrednih mašina. Još jedna stvar, verujem da tu i kolega Matić, doduše, Koceljeva je malo ravničarsko mesto, pa ne dešavaju se toliko strašne te tragične posledice, kada je u pitanju upravljanje poljoprivrednim mašinama. Da li vi uopšte znate koliko na godišnjem nivou bude tragičnih posledica, čak sa smrtnim slučajevima ljudi koji izgube živote na tim poljoprivrednim mašinama ili ne daj bože njihovi unuci ili deca i slično? Stvaramo li preduslove za taj boljitak građanima Srbije? Ne. Hvala, kolega Periću. Reč ima narodni poslanik Milorad Mirčić, po amandmanu. Izvolite.

Kada je gospodin Orlić načeo jednu veoma interesantnu temu… Ne, načeo je jednu veoma interesantnu temu i ne samo temu nego je pokazao da mi srpski radikali možemo da raspravljamo pogotovo sa ljudima koji su bili u našim redovima sasvim normalno i da tu nema nikakvog animoziteta prema ličnosti ili prema onome što ličnost govori. To je dobra ideja, uvođenje autobusa na električni pogon, ali svaka urbana veća sredina, gospodine Orliću, u svetu trudi se da izbaci što više automobila, ličnih prevoznih sredstava koje koriste građani, da uvodi nešto što je mnogo jeftinije, što manje zagađuje. Ovo jeste kao jedno od rešenja da se smanji zagađenost sredine, vazduha u Beogradu kao metropoli. Imamo mi i u Nišu i u Novom Sadu i drugim većim gradovima problem kada je u pitanju funkcionisanje gradskog saobraćaja. Pored ovoga gospodine Orliću, morate se složiti, mora se govoriti, mora se voditi računa i o ekonomskoj strani, mora se smanjiti troškovi budžeta grada koji izdvaja za taj javni prevoz. Naravno, savremeni modernizovani prevoz svakom donosi dobro, ali što manje autobusa manje sredstava se koristi iz budžeta. To je logika koja se vodi, uostalom pročitajte rad ministra Stefanovića, pa ćete videti to. Hvala, kolega Mirčiću. Pravo na repliku ima Vladimir Orlić. Izvolite. Odlično interesovanje za prave teme. Kako može da se pomogne gradskom prevozu, na primer, u Beogradu? Srpska napredna stranka je govorila i to mislim vrlo jasno sa konkretnim planovima i jasnim idejama je član. Govorili smo toliko o najavljivanom projektu metroa za kojima najzad postoji jasna volja da bude realizovan i govorili smo o tome kako će izgledati taj projekat metroa kada bude realizovan. Dakle, sada govorimo o dve linije o jednoj koja će povezivati južni ulaz u gradu, pravac od Makiša preko Banovog brda do centra grada, zamerali su nam oni veliki geniji koji znaju sve, ali nisu umeli da urade ništa, znate već na koga mislim, na ono udruženje na čelu sa Đilasom, Jeremićem i ostalim pratećim žutim lopovima, danas ojačani fašistom Obradovićem, da se ne slažu sa tim, jer su oni protiv „Beograda na vodi“, kao i protiv bilo kog drugog velikog infrastrukturnog projekta. Ali, građani su to dobro razumeli i dali su podršku i tom projektu. Dakle, ta linija koja ide dalje ka severnom delu grada i treba da se ukrsti baš tu u novom drugom centru Beograda sa onom koja povezuje Novobeogradsku Zemunsku stranu sa Zvezdarom i pojasom koji se produžava dalje. Ukrštani sa linijama Beovoza, jedna vrlo jasna dobra perspektiva organizacije gradskog saobraćaja na koji radi, onda ekipa, onaj tim ljudi koji je na čelu naše prestonice i danas. Dakle, jasna politika, politika sposobnih ljudi, politika rezultata, politika okrenuta budućnosti. Ako pričamo o čistoj ekološkom aspektu nije sporno. Evo, jedna od interesantnih tema ovih dana, tiče se upravo one čuvene gondole, odnosno žičare kako ko voli da je zove i veoma važan aspekt, na primer, tog način prevoza je taj ekološki aspekt, takođe jedan moderan pristup, jedan savremen osvrt na potrebe grada i način kako ga možemo učiniti i lepšim i atraktivnijim, pa ako želite i čistijim. I to su stvari koje mi jasno govorimo, a to su stvari koje građani jasno razumeju. Ono što mi možemo da učinimo sa svoje strane da pomognemo da i drugi koji eventualno neke stvari ne razumeju, pa to je, recimo, ono što radimo danas i mislim da je vredelo. Evo, gospodin Perić će sada podržati naš zakon. Hoćete i vi ostali, ako hoćete, svaka čast, napravili smo dobar posao i nije nam žao što smo se, kao poslanička grupa trudili da pomognemo kolegama. Hvala kolega Orliću. Na član 6. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić. Izvolite kolega Saviću. Dame i gospodo narodni poslanici, ovaj moj amandman predstavlja logičan sled prethodnih amandmana koje je podnela SRS na ovaj zakon. Naime, mi svi našim amandmanima izražavamo svoj stav da je neprimereno u ovako kratkom roku, da se jedan ovako važan zakon nađe na dnevnom redu, iako ste imali godinu dana da ove stvari popravite, i ako smo vas pre godinu dana upozoravali da to što ste radili tada u vezi sa ovim zakonom ne valja, ali napokon, videli ste da smo bili u pravu. Sada, vi pokušavate na ovaj način, ne samo da ispravite ovaj zakon, nego i da skupite određene poene kod naših poljoprivrednika i verovatno će to i proći kod nekih. Međutim, ovo nije jedini način da se pomogne našim poljoprivrednicima. Ova Vlada ima sijaset načina i sijasat mogućnosti da izađe u susret našim poljoprivrednicima, a to su pre svega, garantovane cene otkupa malina, kupina, višnje, i drugih poljoprivrednih proizvoda. Otkad je ova Vlada, skoro da se nikada ne zna kakva će ta cena biti i da su naši poljoprivrednici redovno na gubitku kada su u pitanju ovi proizvodi. Da se vratim na predlog ovog zakona. Kada sam video da se u proceduri naša predlog ovog zakona, pomislio sam da se radi o jednoj drugoj stvari. Naime, ovaj zakon ima i drugih nelogičnosti i doslednosti i SRS je pustila u proceduru izmene i dopune ovog zakona, ali po jednoj sasvim drugoj stvari. Videćete kada to bude došlo na dnevni red. To je samo dokaz da se nije niko bavio ovim zakonom, nego je pre svega ovo bio cilj da se skupe određeni politički poeni naših poljoprivrednika. Hvala.

Dame i gospodo narodni poslanici, kao neko ko je osnivao još daleke 1988. godine Savez seljaka strukovne organizacije, kao neko ko je osnivao Narodnu seljačku stranku 1990. godine, kojoj danas pripada, želim danas da zahvalim svima koji su pomogli da se makar jedan problem tehnički reši. Taj problem je registracija traktora. Mi smo zahvalni na tome što nećemo morati svake godine da registrujemo traktore, ali kao odgovorni ljudi, kao državotvorni, u obavezi smo da poštujemo zakon, barem u onom delu da se staramo da te mašine budu tehničke ispravne, koliko to naše materijalne mogućnosti dozvoljavaju. Meni je žao danas što ovde nije Dragoljub Mićunović. On je bio stari saradnik moje stranke, ne samo službe, već moje stranke. Žao mi je što danas nije Gordana Čomić, što su izbegli ovu parlamentarnu debatu. Oni su bojkotovali ovu parlamentarnu debatu. Poljoprivrednici treba da znaju da na njih ne valja trošiti glasove. Ja ne mogu da verujem da je Dragoljub Mićunović, da je Gordana Čomić, da su pristali na dužničko ropstvo kod Đilasa, da im stranka bude privezak Dragana Đilasa. Ne mogu da verujem da su dozvolili da im stranka maršira sa Boškom Ljotićem, i da nosi motornu testeru, iako znam da su u blizini posekli 500 platana.

Ne mogu da verujem da su stari oprobani parlamentrani borci izbojkotovali ovu temu. Ja mogu da poverujem da im se ne sviđa Ustav koji su doneli, da im se ne sviđaju zakoni o izborima koje su doneli, da im se ne sviđaju RTS kadrovi koji su oni stavili, da im se ne sviđa Poslovnik koji su oni doneli, ali to nije naša krivica, da bi oni izbegavali parlamentarnu debatu, posebno ovu koja je veoma osetljiva za selo i seljake. Selo stari. Kada idete putem, nekada vidite seljaka na traktoru, a da ne znate ko je stariji, da li seljak ili traktor. Ostali seljaci koji su često na minimalnim penzijama od 11.000 dinara, mnogi od njih dugujući za PIO osiguranje uopšte nemaju penzije, ali kada odu danas po gorivo, a mi smo sada 20 dinara po litri, na 60 litara po hektaru dozvolili, ali samo onim registrovanim. Mnogi ne registruju poljoprivredna gazdinstva, zato što su ostarili i zato što im je to teško. Veoma je bitno da zadržimo makar ostale seljake, posebno u malim sredinama, uzduž bezbednosno osetljivih područja, posebno u malim sredinama, uzduž granica i administrativnih linija, zato što mogu da se staraju na određeni način i o šumi, divljači, o zaštiti životne sredine, da vide ko se tuda šeta, ko prelazi preko granice itd. Dva puta vode sa naših sela. Lakše je patiti za selom, nego patiti na selu. Drugi put vodi onaj na svet. Nijedni, ni drugi se ne vraćaju. Potrebno je da ubuduće razmišljamo da poljoprivrednu politiku podešavamo, ne samo sa zajedničkom evropskom poljoprivrednom politikom, već i sa stanjem na našem terenu, kao i u Evropi. Da ova mala poljoprivredna gazdinstva, koja ne žele da se bave komercijalom, nagradimo paušalnim iznosom, makar nekoliko desetina hiljada dinara, da im obezbedimo i da na takav način pomognemo onim starima koji ne mogu ni da dođu do grada, da registruju poljoprivredna gazdinstva, odnosno da ispune posle toga sve one uslove setvene strukture itd. I na kraju, da vam zahvalim u ime ostalih seljaka na ostvarenoj mehanizaciji što neće morati svake godine da registruju mašine. Hvala. Hvala kolega Rističeviću. Pošto smo završili pretres o svim amandmanima zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima. Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini. Poštovani narodni poslanici, pošto smo završili raspravu o petoj tački dnevnog reda ove sednice, podsećam vas na odredbu člana 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, prema kojoj predsednik Narodne skupštine može da odredi da dan za glasanje o predlogu pojedinog zakona bude odmah po završetku pretresa tog Predloga zakona.